Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

Takže prosím pověřeného člena vlády, což je v tomto případě ministr dopravy, aby se nyní ujal slova.